Je to proto, že Česká republika v Bruselu prostě tímto způsobem lobbuje za český průmysl. Děkuji. Děkuji. Fakticky paní poslankyně Aulická.

On průmysl, když si vyžádají i výjimky z průmyslu, tak to není, že si vyžádali výjimky z velkých zdrojů.

Ano, týká se to průmyslu. Ale ne velkých spalovacích zdrojů. Potom druhá věc, na kterou musím reagovat.

Takže není pravda, že to skutečně mají jenom zase velké spalovací zdroje. A ještě asi poslední otázka. Vy jako Piráti máte alternativu místo uhlí?

Já chci reagovat na to poslední vystoupení paní poslankyně Balcarové prostřednictvím pana předsedajícího. Ta čísla byla velice zajímavá. Já vám přečtu čísla jiná. Mám tady data z roku 2014. Dovozní závislost energetiky zemí Evropské unie. No, ta má největší dovozní závislost, přes 95 %.

A myslím si, že si musíme udržet energetickou nezávislost, a tím udržet bezpečnost.

Pokud je překonaný, měl by být po pěti letech, tuším, aktualizován. Teď má slovo pan ministr. Pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Myslím si, že k tomu všemu, co tady bylo řečeno, ke všem argumentům, ať pro, proti, takové nebo onaké zdrojové základně, musím říct, že dostatečně odstrašujícím případem je určitě investování do obnovitelných zdrojů.

Špatné je provedení.